To nebudou ty předčasné volby, které by byly ještě z hlediska toho nákladu, šly by do desítek milionů korun.

Nedělo. Skutečně, kolegyně a kolegové z ANO, máte prvenství. Já budu doufat, že to prvenství máte jenom v tom a nebudete ho mít ve volbách. Děkuji paní poslankyni Černochové. Nyní dvě faktické poznámky, pana poslance Jiřího Zlatušky a pana poslance Ivana Adamce. Poté paní poslankyně Lorencová, která je řádně přihlášena.

Poté nám tady sdělila, že ona má zájem o Berettu.

Nyní pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou a paní poslankyně Černochová také s faktickou poznámkou. Chtěla bych ubezpečit vaším prostřednictvím pana kolegu Zlatušku, že já mám spaní velmi dobré, na rozdíl od něj evidentně. A jestli ho zajímá, co mně leží v kanceláři v Poslanecké sněmovně, může se tam přijít podívat. Beretta to není, ani ta, která tady byla zmiňována kolegou Adamcem.

Lidové noviny do každé rodiny. Nyní pan kolega Adamec s faktickou poznámkou. Děkuji, vážený pane předsedající.

Ale aby mě paní kolegyně příště oslovovala vaším jménem, ne sama o sobě. Opravdu v lavici mně to nevadí, nebo někde jinde. Děkuji. Samozřejmě to beru na nás na řídící, na všechny. Ano, prosím, oslovujte své kolegy pouze prostřednictví předsedajícího.

Vracíme se do řádné rozpravy.

Hnutí ANO s předsedou Andrejem Babišem si zde zvolili ve volbách občané této země. Nikoli vy politici. Zvolili si ho proto, že vám vadí, a voliči si nás zvolili, abychom vám vadili. A já vidím, že se jim to podařilo. Že vám prostě vadíme. Vadíme vám i jako hnutí ANO.

Z Ústavy České republiky nic takového nevyplývá. Z Ústavy České republiky nic takového nevyplývá. Já se nikde nic podobného nedočetla. Organizujete puč na člověka, který je prostě jen jiný, než je většina z vás. A proto také byl zvolen. Jste to vy, pane Kalousku. Přítomný? Nepřítomný.

Teprve okamžikem, kdy nastoupil do funkce ministr financí Babiš.

Bylo by to celkem zbytečné.